Děkuji. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 63, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 46. Návrh nebyl přijat.